Situace se dramaticky mění nyní, kdy ta dohoda je o tom, že musíme pomoci Ukrajincům a osobám s trvalým pobytem na Ukrajině.

A měla to být cílená pomoc Ukrajincům. Teď je třeba to delegovat lidem.

Bylo by to úplně jasné. Máme tam další dva zákony, které jsou podobě neprůhledně nazvány. Zaměstnanost zase pro tuto skupinu lidí anebo školství zase pro tuto skupinu lidí.